Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování má číslo 283. Návrh byl přijat.

Oboje je hlasovatelné. Trváte na třetím bodě.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pan předseda Faltýnek body 53 a 17. Je tomu tak, pane poslanče?

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 285. Návrh byl přijat.

Je tomu tak? Ano. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A poslední je hlasování o návrhu pana předsedy Stanjury. Máme zde dvě varianty.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali návrhy na změny pořadu.